Nyní řádně přihlášený poslanec Ludvík Hovorka ke svému vystoupení. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom dvě doporučení na základě vlastní zkušenosti z jednání vyšetřovací komise. Chtěl bych doporučit, aby si komise řádně dohlédla, pokud bude zřízena, na to, kdo jí bude případně pomáhat jako vyšetřovatel dodaný Policií České republiky, a zejména aby tato osoba měla osvědčení na stupeň tajné. Byl jsem členem jedné významné vyšetřovací komise, která měla dva vyšetřovatele, ale bohužel ani jeden neměl osvědčení na stupeň tajné a nemohl se seznamovat s dokumenty BIS a dalšími tajnými materiály, které my jsme dostávali nebo mohli studovat. A to druhé doporučení už tady bylo zmíněno.